Oddalovány jsou důležité reformy a plnění strategických cílů směřující například ke zjednodušení daní, zefektivnění správy daní směrem k poplatníkům, otevírání trhů veřejné železniční dopravy, rozvoj silniční infrastruktury, elektronizaci veřejné správy, k lepšímu ovzduší dosahování úspor energií, ale také v rámci podpory malých a středních podniků.

V kterém roce a kdy budou tyto sliby vůči našim podnikatelům skutečně splněny? Hospodaření státu nepostoupilo směrem k dobré praxi ani v některých dalších oblastech, které souvisejí s úrovní řízení a kontroly odpovědných orgánů. Důsledkem je, že státní správa v řadě oblastí není efektivní a plnění nezastupitelné role státu k naplňování společenských potřeb nefunguje. Je zřejmé, že nízká výkonnost veřejné správy limituje celkovou konkurenceschopnost České republiky. Potvrzuje to i mezinárodní srovnání.

Její pozice se zlepšila o tři pozice oproti předchozímu roku. Co však, a to je důležité, co však konkurenceschopnost ovlivnilo negativně, byla výkonnost veřejného sektoru.

Co tedy můžeme shrnout z té zde zmiňované a vládou nereflektované zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu? Stát nevyužil období hospodářského růstu pro sestavení rozpočtu, který by byl alespoň vyrovnaný a zohledňoval principy hospodářského cyklu. Oddalovány jsou důležité reformy a plnění strategických cílů, které by směřovaly například ke zjednodušení daní, zefektivnění správy daní směrem k poplatníkům, otevírání trhů veřejné železniční dopravy, rozvoj silniční infrastruktury, elektronizaci veřejné správy. Přetrvává formalismus, neplnění povinností, narůstající byrokracie, neefektivní procesy, nízká výkonnost veřejné správy. To všechno limituje konkurenceschopnost České republiky. Druhý bod, druhá věc, taky velmi zásadní státní rozpočet. Březnový deficit je nejhorším výsledkem státního rozpočtu od roku 2012. Ve schodku rozpočtu se odráží například citelný nárůst počtu zaměstnanců placených ze státního rozpočtu, k němuž došlo, aniž by jej kompenzovala adekvátní úsporná opatření.

Je tam tedy rozdíl 8 %. Místo 28 miliard jsme tak na 9 miliardách, ale to jenom za první čtvrtletí tohoto roku 2019. Trvalé navyšování mandatorních výdajů při současném už viditelném poklesu tempa hospodářského růstu je cestou do slepé uličky, nebo možná spíše cestou proti zdi. Určitě je správné v době ekonomického růstu podpořit některé klíčové věci, jako je třeba růst důchodů. My nekritizujeme vládu za to, že přidává důchodcům, ale za to, že to dělá nesystémově a v podstatě jim rozdává peníze jejich vnuků. Všichni víme, že současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný. Nakonec to konstatovala i zpráva Národní rozpočtové rady. Premiér řeší úplně jiné věci a komise pro spravedlivé důchody již předem avizuje, že nemá ambici přijít se skutečnou a potřebnou důchodovou reformou, ale bude řešit jen dílčí věci.

Nejsou zde pokryty výdaje na sociální služby. Chybějící částka je způsobena jednak částečným výpadkem evropských zdrojů, těch tzv. individuálních projektů, a taky zvýšením příplatku pracovníkům v sociálních službách na základě změny nařízení vlády z prosince loňského roku a potom samozřejmě také nedostatečnou kompenzací zvýšení základních platových tarifů, ale i zvýšenými výdaji v souvislosti s probíhající reformou psychiatrické péče. Navíc problémem není jen nízká dotace na sociální služby, ale také dlouhodobě podfinancovaná zdravotní péče jak v pobytových, tak v terénních službách. Sečtemeli všechna tato rizika, bohužel reálně hrozí omezení služeb. Pravděpodobně v září budou muset charity, diakonie, ale dneska už i ti velcí poskytovatelé začít propouštět ty, kteří se mají starat o ty, kteří se o sebe postarat nemohou. Ptám se, jakým způsobem zajistíme služby pro cca jeden milion našich spoluobčanů, kteří se o sebe postarat nemohou a kterým jsou služby ať už těch velkých, nebo těch malých poskytovatelů určeny. Ano, tento jeden milion, a podotýkám, s rodinnými příslušníky to je zhruba 2,5 milionu obyvatel České republiky, tak tito lidé, kteří jsou často upoutáni na lůžko, ti nepůjdou protestovat před Strakovku, ti nepůjdou protestovat před Parlament. Ale proto jsme tady my, abychom se ozvali, abychom připomněli, že vláda bohužel to jediné, co zatím provedla a co umí, je jenom rozdávání peněz bez jakékoli koncepce.

Co říci na závěr?

Tento výsledek dokazuje, že to nedokázal. Požadavky Ministerstva financí na snížení počtu úředníků o 10 % a provozních úspor resortů ve výši 50 miliard jsou dokladem toho, že jeho úředníci už tuší, že bude zle. Je to téměř panická reakce. Zjevně také trvalá neschopnost státu realizovat naplánované investice, které nám mohly v době ekonomického růstu připravit konkurenční výhodu pro horší časy. Tento čas vláda trestuhodně promarnila. Kde je digitalizace státní správy? Kde je nová dopravní infrastruktura? Kde jsou další kroky, na které oprávněně upozorňuje i Nejvyšší kontrolní úřad?

Bohužel, já to nemohu takto učinit. Tato vláda nemá ani jedno, ani druhé.